Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnes bude s náhradní kartou hlasovat pan poslanec Kučera, je to karta číslo 71. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Pavel Antonín bez udání důvodu, Miloš Babiš z důvodu zahraniční cesty, Margita Balaštíková z pracovních důvodů, Robin Böhnisch z rodinných důvodů, Jana Černochová z osobních důvodů, René Číp ze zdravotních důvodů, Jan Farský z osobních důvodů, Miroslav Grebeníček z důvodů zahraniční cesty, Stanislav Grospič z osobních důvodů, Gabriela Hubáčková ze zdravotních důvodů, Jitka Chalánková ze zdravotních důvodů, Bohuslav Chalupa ze zdravotních důvodů, Miloslav Janulík z důvodů zahraniční cesty, David Kádner z pracovních důvodů, Jana Lorencová ze zdravotních důvodů, Květa Matušovská ze zdravotních důvodů, Josef Nekl z osobních důvodů, Miroslava Němcová bez udání důvodu, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Ladislav Okleštěk z rodinných důvodů, Jiří Petrů ze zdravotních důvodů, Putnová Anna z osobních důvodů, Adam Rykala z osobních důvodů, Bronislav Schwarz z rodinných důvodů, Karel Schwarzenberg z pracovních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Vlastimil Vozka ze zdravotních důvodů, Markéta Wernerová ze zdravotních důvodů a Jiří Zemánek z pracovních důvodů. Také se dnes omlouvají tito členové vlády: Pavel Bělobrádek do 15.00 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Havlíček z důvodů zahraniční cesty, pan ministr Milan Chovanec z pracovních důvodů, pan ministr Marian Jurečka z pracovních důvodů, pan ministr Miloslav Ludvík z pracovních důvodů, paní ministryně Michaela Marksová z pracovních důvodů, pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů, paní ministryně Karla Šlechtová z pracovních důvodů a pan ministr Stanislav Štech od 16.00 hodin z pracovních důvodů.

Vážené kolegyně a kolegové, ještě než přikročíme k dalšímu jednání, dovolte mi, abych umožnil nové kolegyni složit poslanecký slib. Nyní přistoupíme ke slibu nové poslankyně za pana Ladislava Šincla. Nejprve požádám místopředsedu mandátového a imunitního výboru poslance Martina Plíška, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nová poslankyně složí do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Budu se snažit, milé kolegyně a vážení kolegové, když už stojíte, aby to nebylo příliš dlouhé, byť musím samozřejmě učinit zadost oznámení, k čemu dnes došel mandátový a imunitní výbor.

Náhradník nabývá mandát poslance, za nějž náhradník nastupuje okamžikem zániku mandátu tohoto poslance, a na uvolněný mandát nastupuje náhradník v pořadí podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. V důsledku úmrtí zaniklo pořadí prvního náhradníka, a proto na uvolněný mandát České strany sociálně demokratické za kraj Moravskoslezský povolal předseda Poslanecké sněmovny paní doktorku Barboru Jelonkovou, které dnes předal osvědčení o vzniku mandátu.

S tímto usnesením jsem byl pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu.